My jsme zpracovali paušální odvod. A je v mezirezortu a každý se s ním může seznámit. To znamená, jedna platba, jeden odvod pro poplatníky s příjmy do jednoho milionu. A jako volba, ne povinnost. Jako volba.

Takže jsme první vláda, která ho snížila. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, já bych chtěl jenom stručně reagovat na to vaše tvrzení o tom problematickém malinkatém kousku toho zákona. Já si troufám tvrdit, že 24 miliard skutečně není malinkatý kousek. Je to zvýšení státního rozpočtu o 16 miliard korun a navýšení dalších veřejných rozpočtů o 8 miliard na úkor firem. A vy to obhajujete tím, že kvůli těmhle 24 miliardám, které jim seberete na 15 dnů, jim budete moct zadržet o něco méně než 800 milionů.

Takže to je ten důvod, co nám na tom zákonu vadí. Děkuji. Pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo.

Není tedy sebemenší důvod, proč prodlužovat tu lhůtu o 15 dní. Rozhodně to není ten důvod, který vy tady uvádíte. Děkuji. Nyní je na řadě v rozpravě pan předseda Michálek. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo.